Ano, děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobrý den, pane guvernére.

Nebudeme si nalhávat, že tento návrh pravomocí a případná z něho vyplývající další regulace hypoték omezí přístup střední třídy k vlastnímu bydlení, k vlastnickému bydlení. Proto se to taky zřejmě dělá. Stát se poslední dobou, a to nejenom ČNB, ale i vláda soustředí čistě na regulaci poptávky po vlastnickém bydlení, a tím zvyšuje náklady na pořízení vlastnického bydlení. Když se na to podíváme, co jsme tady projednávali jenom v tomto volebním období vláda odmítá zrušit daň z nabytí nemovitosti, která dále prodražuje náklady na pořízení vlastnického bydlení o 4 %.

A teď předkládá návrh na zvýšení pravomoci České národní bance, která má za cíl dále ztížit přístup k hypotékám.

To jsou bohužel fakta, dámy a pánové. Je paradoxní, že tento návrh, který vyplývá z obav z předlužení a z nesplácení hypoték, přichází v době, kdy v září minulého roku například podíl nesplacených hypoték, hypotečních úvěrů, klesl poprvé v novodobé historii pod jedno procento. Pod jedno procento! Je to v zásadě v České republice, co se týká hypoték, skoro dokonalá platební morálka, protože nesplácejí pouze ti, kteří se z nějakého osobního důvodu dostali do nějakého neštěstí.

Ale regulací poptávky po vlastnickém bydlení nijak nesnížíte potřebu střední třídě, a nejenom střední třídě, všem lidem v České republice bydlet, jen tuto poptávku a potřebu převedete do sektoru nájemního bydlení, kde je stejný problém jako u toho vlastnického. Je to nedostatek bytů a růst cen.

A právě třeba úspory jsou největším limitem třeba u mladých lidí k pořízení bydlení.

To v současných cenách nemovitostí rozhodně nestačí. Proto je hypotéka pro ně mnohdy jedinou alternativu. Není divu při takovém růstu cen nemovitostí.

Co vláda udělala? Nic. A touto situací, těmito opatřeními a další regulací celou situaci na trhu s bydlením pouze zhoršíme.

Vzpomeňme, jak se mnozí divili například nad délkou intervencí proti koruně, a množství nákladů, které to přineslo.

Zpřísníme regulace a zároveň vymyslíme výjimku. Vůbec toto zvýšení pravomocí nenavrhovat.

Nechme to na lidech. Nechme to na komerčních bankách, které tyto peníze poskytují. A předkládat návrh na tak bezlimitní rozsáhlé pravomoce České národní bance, kdy máme podíl nesplácených úvěrů kolem jednoho procenta, to je určitým negativním gestem řekněme ranním gestem předsedy Vondráčka střední třídě. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan poslanec Martínek. Připraví se pan poslanec Skopeček.

Nechceme zhoršit dostupnost vlastnického bydlení. Dále máme za to, že problematickým ustanovením je také rozšíření okruhu aktiv, se kterými může Česká národní banka uplatňovat měnovou politiku. Proto navrhujeme vrátit tento tisk k přepracování s tím, že by byly zapracovány ty poznámky, které jsem zmínil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. A nyní prosím pana poslance Skopečka. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý podvečer.